Proč? No protože jsme všechno prodali. Unipetrol Proč to nemáme?

A my nemáme 100 % ČEZu. Proto nemůžeme nic dělat.

My neříkáme, že vy jste schopni něco s inflací dělat, jak jste říkali vy nám.

Proč?

Byli jsme první v Evropě.

Víte, kolik je výše ceny elektřiny v lednu? To říká pan Fiala.

Proto je taková inflace. A to je vaše inflace.

V červnu přichází léto, možná to víte.

A vůbec se to nepočítalo.

Takže prosím vás, vy skutečně...

Mimořádná okamžitá pomoc. Tak to je peklo.

Takže by bylo dobré...

Já nevím už, kolik to stojí. Stovku?